Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a pana poslance Jiřího Valentu. Má někdo nějaký jiný návrh? Nevidím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 82. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Kateřinu Valachovou a pana poslance Jiřího Valentu.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Před hlasováním o programu mě požádal o slovo pan poslanec Farský a pak pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat těm 55 poslancům, kteří se připodepsali k návrhu na svolání této mimořádné schůze, ale děkuji těm, kteří mě pak informovali o tom, že by bývali svůj podpis připojili, jenom v tu chvíli v rámci těch manévrů, které se tady ve Sněmovně dějí, neměli tu šanci.

Tak trochu mimořádné na té schůzi je, že jsou to oba vládní návrhy.

Ale žijeme v mimořádné době, tak snad i toto nebude na překážku. Považuji tyto zákony za jedny z nejdůležitějších, které v tuto chvíli ve Sněmovně máme.

Neříká: Buďte nezodpovědní! Oba návrhy říkají: Dluhy je potřeba platit, je potřeba, aby byli věřitelé uspokojeni.

Já bych vám chtěl dopředu snad poděkovat za to, že program této schůze schválíte a že tyto dva nesmírně důležité tisky, které reagují na dluhovou pandemii, které tady také čelíme, byť není tak viditelná jako ta covidová, tak že tyto dva tisky podpoříte k projednání a dneska budou projednány. Já vám děkuji za všechny ty, kteří se podepsali pod svoláním této schůze.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Za poslanecký klub KDUČSL opakovaně, opakovaně jsme tady byli v trochu absurdní situaci, kdy jsme jako opoziční poslanci navrhovali projednání vládních tisků právě v oblasti exekucí a insolvencí, protože se zcela ztotožňuji s tím, co říkal kolega Jan Farský.